Nastavljamo s radom, prvi je na redu, poštovani kolega Glasnović, u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku. Izvolite. Poštovani kolege, jutros je jedan dan, sudbonosni dan za Hrvatsku državu, HAG-ška šestorka čeka presudu i ako je pitanje nacionalna sigurnost, puno se razbacuje s tim terminom, hibridni rad, a simetrički rad, naravno još se danas vodi, a vodi se iz vana i iz nutra. Evo, sramota je da se ljudi brane danas u HAG-u naša šestorka, jer da nije bilo Herceg Bosne i da nije bilo HVO-a, Hrvata u BIH, danas ne bi postale ni federacije BIH, niti Hrvatska država i to je bilo jedinstveno ratište. U isto vrijeme šta još imamo, iz vana imamo dokument ovdje, Republike Srpske, gdje je naslov tog dokumenta, agresije RH, na Republiku Srpsku. Zamislite, slijedi li ratna ošteta, a te paravojne postrojbe, četničke, JNA, u BIH su pobili više od 50000 civila. I evo dokument, je to u pripremi.

Većinom su se prije ovog rata su se bili svi, ja mislim većina su se potpisivali ne kao Hrvati nego Jugosloveni i kriptokomunisti. Njihova taktika je obmana, laž i tzv. pita govnara, gdje uzmete 10% istine, zamotate u 90% laži i plasirate u javnost. Prije su bili društveni službenici, a sad su veli u bivšoj državi, radili su za UDBU, pisali su članke za Polet, za danas itd. politiku, i u svakom članku je bilo najmanje 3 laži. Imate jednu tamo u Jutarnjem listu, ona je priželjkivala državni udar u Hrvatskoj, a danas je ugledna novinarka. I šta je njihov cilj? Da li hoće legitimirati jednu portalu doktrinu, SFRJ, opravdati tu zločinačku organizaciju, najopasniju organizaciju, zločinačku, od zapadnog Urala, izvan Sovjetskog saveza. Kolega, mister Šeks, pa nije on jedini aktivni.

Slali su ga u Francusku kod svojeg ujaka, tamo Tomo Pernara, su ga slali, jel on surađivao možda sa drugim tamo ljudima koji su filtrirali, ujedinjene Hrvate Francuske, Hrvatska patrijrska jedna udruga, oni su se zvali Luka i Tihi. Znali mister Mesić i Luka i Tihi možda, ti cinkaroši tko je ubio Bruno Bušića itd. Dokumenti, evo mahao sam dokumentima, ovdje ko budala, koga to interesira? Koji se protivio ovome lex Perkoviću tamo. Gdje su dokumenti? Gdje su dokumenti, recimo pismohrana bivših komisija, za ispitivanje porijeklo imovine? Mi vidimo činjenicu, možemo dokazati da je ovo samo produžetak komunizma. Neki sjede ovdje, a bili su suradnici, imali su imena, kao degenerek, uđite ovdje u ovu sobu, ovdje, ovaj, počasno ovdje, drvo, degenerek, prvo zasjedanje Sabora, pa pola glava tamo su radili za tajne službe bivše države. I šta reći na kraju, evo ja sam mahao dokumentima, dva atentata. Tu je čovjek koji je diktirao hrvatsku vojsku '94. g. to nikoga ne zanima, ne zanima to Odbor za sigurnost, itd. Ima toliko toga, da bi mogu zalijepiti cijeli Berlinski zid bivši s ovim dokumentima ovdje. Koga to interesira, nikoga. Najgori problem Hrvatske države, da i u tom bivšem sustavu, totalno su uništene moralne i etičke vrijednosti. To je problem za antropologe, psihologe itd.

Sa ovakvim kadrovima u sudstvu, u politici, u medijima, mi ne možemo dalje. Idemo na drugu raspravu, to je poštovani kolega Branimir Bunjac, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Sada je potpuno jasno, Hrvatskoj prijeti suspenzija demokracije, po nalogu Andreja Plenkovića. Na jedan smo korak do uvođenja diktature. Nakon što je bivši udbaški provokator, najavio drastičnu izmjenu izbornog zakonodavstva, danas čitamo da se premjer poželio gušenje sloboda riječi, metodama koje se nisu koristile još od vremena Aleksandra Karađorđevića. Pa on traži a HDZ poslušno izvršava, dok dijaspora predlaže, da se zastupnicima oduzme pravo na repliku i stanku, i da ih se kažnjava sa 10000 kn, ako povise glas u Saboru. Ako se netko osjeti uvrijeđenim, pa ja se osjećam uvrijeđen čim vas vidim gospodine dragi, pa ne tražim zbog toga da se vas kažnjava. I onda evo poslušnici ovdje gospodin Bačić, Jelkovic i Reiner, najrigidniji kadrovi poslušnički u moderno doba, poslušno sjedaju u povjerenstvo od 3 člana iz jedne stranke, koji će donijeti pravilnik, a o pravilniku se ne raspravlja na plenarnoj sjednici, gospodo ne raspravlja se, on se donosi kod njih u stranci i onda će ga donijeti već kažu do Božića. Da se raspravljalo o Poslovniku, da se raspravljalo o Etičkom kodeksu o kojem se raspravlja već godinu dana mi svi saborski zastupnici mogli bi nešto reći o njemu, ali o Pravilniku ne. Pravilnik će sastaviti gospodin Plenković. I na taj način on će konačno u svojim rukama spojiti ono što je oduvijek htio, a to je zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. A vrhovni sudac umjesto predsjednika Vrhovnog suda gospodina Sesse postat će gospodin Jandroković koji će izricati sudske presude. Pa dobro, dajte recite vi meni ljudi do koje karikaturalnosti stigla ova Vlada nakon samo 13 mjeseci mandata. Ovo je gospodine Bačiću i ostali pametnjakoviću iz HDZ-a Ustav RH. Je ga UDBA pisala, ali on je temeljni zakon RH. U članku 38. jasno piše jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli bez obzira tko se uvrijedio. Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobitu slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa. To je moje pravo.

I idemo kažnjavati sve one koji povise glas, koji mene su uvrijedili veliku veličinu. Po čemu gospodin Plenković ima posebno pravo u odnosu na sve druge građane u RH?

To je nevjerojatna jedna umišljenost, jedna narcisoidnost koja graniči sa čistom patologijom. I nije neobično ništa gospodine Bačić što su dakle vaši zastupnici, sad znamo zašto su u Europarlamentu podržali kršenje ljudskih prava u Poljskoj, jedini unutar Pučke stranke. Cijela vaša pučka stranka je glasala protiv suspenzije Ustava i demokracije, ali samo ste vi svih 6 koliko vas tamo ima glasali za to. I sad je jasno zašto ste glasali jer isto to mislite provesti u RH. Isto želite postati država slučaj unutar EU. I to je zbilja nevjerojatno. Prema tome, ja želim ovdje poručiti jasno i glasno hrvatskoj javnosti. HDZ najavljuje ugrožavanje samih temelja demokracije kao institucije. Vrijeme je da svi otvorimo oči, da svi stanemo kao jedan i da im glasno i jasno poručimo ovo neće proći. Ovo je vrlo ozbiljna stvar i ako sada nešto ne poduzmemo bojim se da će Hrvatska napraviti jedan veliki, veliki korak unazad. Samo da vas smirim i sve one koji su eventualno povjerovali da je ovo što gospodin Bunjac govori istina. Poslovnik ima snagu zakona i on je jedan od akata koji se donosi na plenarnoj sjednici većinom glasova svih zastupnika. Dakle, nikakvi pravilnici i ništa ne može mijenjati ovaj Poslovnik jer on je jedan od najjačih aktova koji ovaj Sabor donosi. Tako da vas molim da ne radimo bezrazložnu paniku temeljem jednog teksta koji se pojavio u novinama. Evo izvolite kolega Grmoja. Ja sam se javio iz istog razloga jer je očita namjera da se ovdje u ovom Saboru zaustavi one koji govore, one koji savjesno obavljaju svoju dužnost, one koji su u sabornici, oni koji nisu glasačka mašinerija i koji dižu ruke za štetne prijedloge koje daje Vlada RH ovdje pred Hrvatski sabor. Znači upravo te koji upozoravaju i govore te treba kazniti, a one koje treba skupljati petkom ili nekim drugim danom kad je glasovanje, koji samo kao glasačka mašinerija dižu ruke, koji nikad ništa u ovom Saboru ne govore, koji primaju plaću njih ne treba kazniti, njih treba nagraditi. Mi znamo kako je ova većina sastavljena i kako je ona kupljena. I sada nam se priča o tome kako će ovdje predsjednik Sabora, kako će o tome odlučivati većina. Pa znamo mi kako će većina odlučivati, ali znamo tko je kreator te odluke. Znamo tko je naručitelj te odluke i o tome jasno piše ovaj članak danas. Andrej Plenković je bio nezadovoljan zamislite jer je morao cijeli dan ovdje biti pred hrvatskim zastupnicima, narodnim zastupnicima, nama koje su izabrali hrvatski građani i odgovarati na pitanja. Znači nije mu odgovaralo jer ga je rešetala oporba, tako piše u članku. I sad nas se treba ugušiti ovdje, treba ugušiti slobodu govora kako bi Andrej Plenković bio zadovoljan. Ako ćemo uvoditi novčane kazne idemo uvesti novčane kazne za loše odluke koje je donio ovaj Sabor poput Zakona o privatizaciji, Zakona o koncesijama, lex Perkovića ili šta ja znam. Idemo vidjeti odluke koje je donio ovaj Hrvatski sabor na prijedlog hrvatskih Vlada i kakve su učinke te odluke prouzročile. Idemo kažnjavati zato, a ne za ono što govorimo ovdje u Hrvatskom saboru. Znači vi idete otvoreno protiv slobode govora i to je ono što je nečuveno. Nakon što ste ugasili saborsko Istražno povjerenstvo kako se ne bi na povjerenstvu govorilo o onom što ste radili svih ovih godina, jer konačno su počeli dolaziti pravi svjedoci, konačno je počela izlaziti dokumentacija. Najavljujete kroz novi zakon zatvaranje arhiva, idete u gušenje znači slobode govora u hrvatskom Parlamentu. Pa do kud ovo ide? Do kud ovo ide? Zanima me sad što će reći kolega Bačić koji je dio te radne skupine koja priprema to gušenje parlamentarnih sloboda, slobode govora, izražavanja saborskih zastupnika. Pa zamislite mi smo zaštićenim imunitetom da nas netko ne može kazneno govoriti zbog onoga što govorimo u Saboru, a sada nam predsjednik Sabora Jandroković po nalogu premijera ide to pravo oduzeti, ide nam oduzeti slobodu govora, idu protiv hrvatskog Ustava. Ali neće vam proći, ponovo ponavljam neće vam proći, mi ćemo naći načina kako govoriti i kako upozoravati na ono što radite i što ste radili. Pa ako trebamo platiti i novčane kazne, platit ćemo ih, znači platit ćemo i novčane kazne ali ćemo govoriti i nećete nas zaustaviti. Znači sigurno nas nećete kolega Bačiću, predsjedniče Jandroković nećete nas zaustaviti da govorimo ono što nam građani šalju. Naši birači od nas očekuju da govorimo, oni nam šalju i upozoravaju nas na određene stvari i traže od nas da te stvari iznesemo ovdje u hrvatskom Parlamentu, a vi bi to zaustavili. Kakvo je to vrijeđanje, kakvog je to vrijeđanja bilo kada je bio premijer ovdje u Saboru kada je bilo izvješće s Europskog vijeća? Kakvog je to vrijeđanja ovdje bilo ne znam da se on tako uvrijedio? A to što on ne želi odgovarati na pitanja, što nije želio odgovarati zastupnicima Most-a na pitanja oko Agrokora, znači odbio je odgovoriti kada je bio opoziv Vlade. To što je njemu problem s onim što je naslijedio i što je radila njegova stranka i što i dalje rade, pa to je vaš problem, ali ne možete ušutkati oporbu. To se ne radi, to se nigdje u svijetu ne radi. Ovo nije apsolutistička monarhija, ovo je parlamentarna demokracija. Jedan od ključnih zadataka i dužnosti svakog zastupnika je govoriti u Saboru, ne samo glasovati petkom. Kada vam Bačić pošalje poruku glasamo za prvu točku ovako, za drugu točku ovako, za treću ovako iz kluba HDZ-a. nije to smisao saborskih zastupnika. Dakle nemojte brinuti imat ćete punu slobodu govora kao i do sada i nikome nije ni na kraj pameti osporavati pravo zastupnicima i zastupnicama da govore. A ovo je novinski tekst i do sada se nije dogodilo da na ovaj način polemiziramo kao Sabor sa jednim novinskim tekstom i optužujemo nekoga da je odgovoran zbog novinskog teksta. Dakle ovo zaista ne mogu odgovarati za ono što je napisano u novinama. Ja sam najavio da ćemo ići u promjene Poslovnika, ali sasvim sigurno ne takve da bi bilo kome osporili pravo govora. Pa to zaista bi bilo demokratski i nikad se na takvo što ne bi odlučili. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. I Most-u i Živom zidu je malo pet minuta ovdje u Saboru da bi pokazali svu raskoš populizma.

Naime, nikada u povijesti ovog Sabora od 27 godina nije bilo ovoliko rasprava neutemeljenih, populističkih kao što ih je u posljednje vrijeme.

Kolega Grmoja ja sam sva slušao i neka ste vrijeđali i ja vas molim da i vi šutite dok ja govorim.

To je program vaš, vi nemate drugog programa.

Pa ljudi su vas više pročitali. Svaki dana ste dolazili ovdje, danas je povijesni dan. U zadnjih dva mjeseca prema riječima Most-a svaki dan je bio povijest, svaki dan je povijest jer oni dolaze sa novim dokumentima koje strašno nekoga optužuju, prokazuju i ta optužba traje možda pet, šest minuta dok se ne utvrdi zato što ste vi ovdje rekli, nastupili, pročitali da je to već prije 5, 10, 15, 20 godina sve reciklirano, sve obrazloženo, sve utvrđeno samo što ste vi kasno došli. Nije vas bilo kada se stvarala Hrvatska, nije vas bilo do 2013. godine, tako da vaša memorija je mala nikakva, ne postoji i to je vaš problem. A kada već spominjete i vi i kolega Bunjac, s njime se uopće ne isplati polemizirati, kada vi spominjete Poslovnik onda se morate prisjetiti jel valjda toliko pamćenje imate da je proceduru i postupak izmjene Poslovnika započeo glavom i bradom Božo Petrov, dakle izmjenu Poslovnika je započeo Božo Petrov i na tome je inzistirao. I bio je toliko uspješan da nije čak niti došao do jednog nacrta prijedlog izmjena tog Poslovnika, a to je bila njegova agenda, kada je došao tu na mjesto predsjednika Sabora, njegova agenda je bila kako će urediti postupanje zastupnika i kako zastupnici moraju biti na svome mjestu. A da napravite anketu koliko koji klub je zastupljen na večer, poslijepodne, osim ujutro kada treba reći stanku pa bimo vidjeli da je Most jedan od najzastupljenijih klubova ovdje u Hrvatskom saboru kada se tiče rasprava. Kolega Grmoja to jel istina ili nije istina, to znaju oni koji ovdje sjede po cijele dane. Prema tome, ne brinite vi što se tiče Poslovnika, mi ćemo taj Poslovnik pripremiti sukladno promjeni odnosno protokolu i postupku koji se odnosi na promjenu zakona. I ta će procedura biti napravljena, uvažiti će se svačija mišljenja, svačije primjedbe, ali ćemo ići u promjenu Poslovnika, jer smo to najavili i držimo da je doista potrebno napraviti promjenu Poslovnika, kako bi se vratio dignitet za saborskim zastupnicima, pa i vama iz Mosta i vama iz Živog zida, kako bi se moglo normalno raditi u Saboru na način da saborska rasprava, leži, dude oslonjena na pojedinačne rasprave samih saborskih zastupnika. Pogledajte koliko u posljednje vrijeme ima uopće u Saboru pojedinačnih rasprava, koje su prije nosile rad Sabora. Nema potrebe, jer se jednostavno sa ogromnim brojem replika, ubije svaka rasprava u Saboru. Poslije podne se masovno zastupnici odustaju od pojedinačnih rasprava. Jer više nema niti smisla nakon što je tim replikama ubijena rasprava o tome, bilo što raspravljati. I te replike i način kako se vodi rasprava, pogoduje saborskim zastupnicima, koji o ničemu pojma nemaju. Nego znaju samo 2, 3 puta replicirati, a o temi, o meritumu ne znaju ništa. Izvolite. Predsjedavajući, po meni je povrijeđen članak 238. iz razloga što je kolega Bačić namjerno iznosio neistine, osim ako nije imao amneziju, odnosno, sinkopu, na ono razdoblje, u trenutku kada je sudjelovao u radu predsjedništva u dijelu Hrvatskog sabora i pripreme materijala. Gospodin Bačić je iznio da se nije radio nikakav prijedlozi izmjene Poslovnika, ali evo, barem vi kao tada potpredsjednik Hrvatskog sabora biste ga trebali upoznati s činjenicom, da je taj prijedlog izmjene Poslovnika, otišao i prije nego sam ja na kraju dao otkaz na vašemu mjestu, ako ću tako reći. I znanih razloga i političke trgovine. A samo su na kraju reći gospodinu Bačuću, da vi kažete i možete optužiti Most za ovo i za ono. Hvala. Međutim, trebali ste ga pročitati, jer u njemu ne piše, da se može žaliti zastupnik na povredu Poslovnika, zbog iznošenje neistine. Dakle, to se često spominje kao argument, toga nema u članku 238. pa pogledajte. Gledajte, kolega Grmoja, kolega Bunjac, iznijeli su čitav niz laži na moj račun recimo ili na račun nekoga od mojih kolega, pa nisam reagirao.

Izvolite kolega Grmoja. … [[Upadica se ne čuje.]] Ne, ja imam pravo, pa dajte, pročitajte si poslovnik, bili ste predsjednik Sabora i vidjeti ćete da ja mogu komentirati. Izvolite kolega Grmoja.

Tako je, kolega Bačić je rekao da neki zastupnici se ujutro i znači naglasio koji zastupnici Mosta se javljaju, da ih kasnije nema. Ja bih podsjetio kolegu Bačića, da pogleda službenu, a još je rekao da se javljaju ujutro jer nemaju pojma o ničemu. Znači čime je očito i vrijeđao. A ja bi ga podsjetio da pogleda statistiku, tko je prvi zastupnik po aktivnosti u Hrvatskom saboru, tko je 4 zastupnik po aktivnosti u Hrvatskom saboru, tko je 8. zastupnik po aktivnosti u Hrvatskom saboru, pa ćemo vidjeti koliki su aktivni zastupnici Mosta, a koliko su neaktivni. Jer da samo koristimo stanke ujutro, kako on kaže, onda ta statistika ne bi bila takva, a mi smo ovdje i to dobro zna kolega Bačić, da do kasnih večernjih sati, dok traju rasprave. Izvolite kolega Bačić. Povrijeđen je članak 238. i 239. Poslovnika, naime, niti kolega Petrov, niti kolega Grmoja nisu utvrdili čime sam ja povrijedio Poslovnik. Dakle, nego su pokušali replicirati na moje izlaganje. I nakon što su i on i kolega Bunjac, dakle, kolega Grmoja i kolega Bunjac, grubo vrijeđali, ne samo mene, nego i ostale zastupnike HDZ-a pa i vas gospodine predsjedniče i najmanje što su trebali nakon toga dobiti, zbog toga što su kršili sami Poslovnik trebala je opomena. Tako da u buduće ja vas molim da predsjedniče, da ovakve povrede Poslovnika, koje prakticira kolega Petrov i kolega Grmoja, odmah u startu se sjećate sa opomenama. Jer inače će ovako, oni kroz povredu Poslovnika koriste repliku. Evo završili smo. Ovdje je bilo elemenata povrede Poslovnika sa svih strana, nećemo sada ići sa opomenama, ali vas još jednom pozivam, da ne činimo to, zato i treba mijenjati Poslovnik, budući da nije dovoljno jasno definirao neke situacije. Ja ću pokušati zajedno sa svima vama da definiramo sve one nejasnoće koje imamo, kako bismo mogli puno jasnije i transparentnije raditi. Prelazimo sada na dnevni red: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugo čitanje, P.Z. br.215. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora.

Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za lokalnu i područnu, regionalnu samoupravu. Sada bi molio predstavnika predlagatelja, poštovanog Lovru Kuščevića, ministra uprave, da da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona. Izvolite. Kolegice i kolege saborske zastupnice, saborski zastupnici, gospodine državni tajniče Nekić. Evo, ispred nas je nacrt Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Kao što je i predsjednik Hrvatskog sabora u uvodu ukazao, o ovom prijedlogu zakona provedena je rasprava na sjednici Hrvatskog sabora 15.11.2017. godine. Nakon tog prvog čitanja pripremljen je Nacrt konačnog prijedloga zakona i upućen Vladi RH na daljnje postupanje. Ja ponovno zahvaljujem na onoj konstruktivnoj i dobroj raspravi koju smo imali prilikom prvog čitanja. Na svim primjedbama, sugestijama koje smo dobili na svim saborskim odborima i evo ovom prilikom ću vam prenijeti, tj. iznijeti ono što je Vlada RH temeljem svih tih primjedba i rasprava prihvatila i implementirala u ovaj konačni nacrt zakona za kojim vjerujem da ćete ga evo sa velikom većinom podržati na idućem glasovanju. Prvo, prava vijećnika koja se odnose na vijećničke naknade evo ostavili smo naravno odredbu da je poslodavac dužan pustiti vijećnika koji je član nekog predstavničkog tijela, dakle na taj dan, neplaćeni slobodan dan da može nazočiti sjednici predsjedničkog tijela. No, ukinuli smo, izbacili smo onu odredbu koja govori da se vijećničke naknade uređuju sa ovim zakonom. Naime, imali smo primjedbe i na saborskoj raspravi i na odborima da jednostavno je to preveliko zadiranje zakonodavca u ovlasti i u autonomiju jedinice lokalne i regionalne samouprave, da ipak oni sami svojim odlukama mogu i moraju odlučivati o visini naknade, načinu isplate naknade, te smo brisali tu odredbu i prepustili smo predstavničkim tijelima da sami donese odluku o visini i načinu isplate vijećničke naknade kao i za nazočnost na radnim sjednicama predstavničkog tijela. Što se tiče imali smo kritike da, pričali smo ovdje lex šerif, lex faraon, lex ovaj, onaj da se jačaju ovlasti, da se onemogućava predstavničko tijelo i sami građani u načinu opoziva čelnika, pa smo upravo radi toga omogućili da referendum za opoziv čelnika može raspisati ne kako je to po važećem zakonu samo 20% birača u toj jedinici lokalne, regionalne samouprave već da se taj isti referendum može raspisati i na prijedlog dvije trećine članova predstavničkog tijela. Zašto dvije trećine? Tu smo povukli analogiju iz Ustava RH. Mislim da manji broj od te dvije trećine ne bi bio dobar, ne znam tipa nadpolovična većina, da bi to baš uvela onu političku nestabilnost da bismo imali iduće godine nekoliko desetaka, ako ne i više referenduma, a naravno to znači velike troškove i određenu političku nestabilnost te smo stava da je upravo ovakva odredba će zadovoljiti i pojačani utjecaj predstavničkog tijela i pojačani utjecaj i građana, a i ostvarit će se uvjeti za političku stabilnost. Što se tiče točke 3. to su prijevremeni izbori u slučaju prestanka mandata zamjenika koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana. Dakle, u slučaju kad čelniku prestane mandat nakon dvije godine, dakle nakon polovice mandata njegovu dužnost preuzima zamjenik. Ukoliko i tom zamjeniku iz nekog razloga prestane mandat, tada u prvom prijedlogu na prvom čitanju je bilo da se izbori neće raspisati ukoliko je 12 mjeseci do redovnih izbora. Sada smo taj rok sa 12 mjeseci izbacili i ostavili smo da se izbori neće raspisati ukoliko se radi o izbornoj godini. Ovo također iz razloga jer je postojala evo opravdana primjedba na saborskoj raspravi da Vlada na taj način se previše upliće u rad jedinice lokalne samouprave, da će vladin povjerenik tih 12 mjeseci voditi općinu, grad ili županiju, a naravno da to Vladi nije intencija, nije želja već dapače da sami građani izaberu onoga za koga smatraju da će ih najbolje voditi. Danas na saborskom odboru provela se procedura što u slučaju kad imamo dva zamjenika gradonačelnika, načelnika ili župana i kad tom zamjeniku prestane mandat, prvom zamjeniku da li idu izvanredni izbori. Evo mi mislimo da tu nema potrebe implementirati u zakon. Konzultirali smo se sa našim stručnim službama u Ministarstvu uprave i stav je sljedeći, da ukoliko prestane mandat čelniku njega mijenja prvi zamjenik sa liste. Dakle, prvi zamjenik. Ukoliko tom prvom zamjeniku prestane mandat dužnost preuzima drugi zamjeni, a ukoliko pak i drugom zamjeniku prestane mandat tada će Vlada RH imenovati povjerenika i raspisati izbore, naravno ukoliko se ne radi o izbornoj godini. Dakle, to je analogija i naravno tu možemo dati obrazloženo kroz pisano mišljenje, te smatramo da nema potrebe to implementirati u zakon. Također smo promijenili u nacrtu zakona je stajalo da odluke o imenovanju ili razrješenju članova trgovačkih društava koji su u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave se moraju objaviti u službenom glasniku u roku od 8 dana od njihovog donošenja. Postojala je dakle opravdana primjedba da će to stvori dodatne troškove jedinicama lokalne i regionalne samouprave, jer da će morati često objavljivati službene glasnike odnosno u roku od tih 8 dana i kasnije opet možda u roku 5, 10 ili 15 dana nakon završene redovne skupštine. Evo kako ne bi inicirali te troškove promijenili smo odredbu na način da se te odluke moraju objaviti u idućem broju službenog glasnika koji po logici stvari slijedi evo kako se ne bi multiplicirao taj posao i taj trošak tiskanja službenih glasnika. Također smo u prijedlogu zakona je bilo navedeno da će se pročelnika moći razriješiti ako potreba razrješenja pročelnika proizlazi iz promjene ustrojstva upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka obavljanja poslova radnog mjesta pročelnika. Ovakvo rješenje nismo sadržali u konačnom prijedlogu, izbacili smo ga upravo kako to ne bi bio ja bih rekao okidač, kako ne bi temeljem toga određeni čelnici, dakle načelnici, gradonačelnici ili župani inicirali promjenu pročelnika, kako se ne bi s time politiziralo. Također smo uveli da kod razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana zbog nepredlaganja ili povlačenja prijedloga proračuna kada novi gradonačelnik, načelnik, župan stupi na dužnost nije bilo u prvom prijedlogu zakona definirano u kojem roku on mora predati prijedlog proračuna i u kojem roku ga predstavničko tijelo mora prihvatiti. Sad smo jasno definirali, dakle da novi načelnik, gradonačelnik, dakle novi nakon izvanrednih izbora je dužan u roku od 45 dana predati prijedlog proračuna, a općinsko gradsko vijeće ili županijska skupština je dužna to usvojiti u roku od 45 dana. Ukoliko se to ne dogodi tada smo raspisali raspisivanje izvanrednih izbora i za predstavničko tijelo i za gradonačelnika, načelnika odnosno župana. I u želji dakle u uvjerenju da će ovaj zakon zaista pomoći kvalitetnijem radu jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave, da će doprinijeti političkoj stabilnosti, da će doprinijeti boljem utjecaju predstavničkog tijela i građana na rad općina, županija i gradova upravo kako bi taj zakon što prije stupio na snagu, kako bi se njegovi benefiti, koristi počeli što prije koristiti u stvarnom životu promijenili smo i odredbu stavka koja se odnosi na stupanje na snagu ovog zakona. U nacrtu zakona je stajalo osam dana od dana objave, mi smo sada stavili dan nakon objave, evo ponavljam upravo kako bi se što prije krenulo sa implementacijom ovog zakona, kako bi se što prije polučili pozitivni efekti koje će ovaj zakon rezultirati. Evo koristim priliku na kraju napomenuti kako zaista Vlada RH sistemski pristupa jedinicama lokalne i regionalne samouprave, nije slučajno da je nakon ovoga na dnevnom redu ovog Visokog doma i Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave koji znatno više sredstava donosi jedinicama lokalne i područne samouprave, tako da je ovo jedan sistemski pristup, dva zakona koji će u bitnome popraviti statuse općina, županija i gradova, omogućiti njihov bolji rad, bolje financiranje, a na korist svih sugrađana koji žive u tim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Evo naravno stojimo na raspolaganju za daljnja tumačenja i nejasnoće. Hvala vam lijepa. Hvala ministre. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre. Evo krenut ću od kraja vašeg izlaganja, na kraju ste izlagali zakonske promjene. Rekli ste nešto i o stupanju ovog zakona na snagu sa argumentom da želite da zakon stupi na snagu što prije kako bi se što prije iskazali njegovi pozitivni efekti. Ja ne znam da li bi ikad neki predlagatelj zakona drugačije govorio o zakonu koji je predložen nego da želi da se pozitivni efekti zakona što prije pokažu u primjeni. Međutim to nije osobito opravdan razlog za stupanje zakona na snagu danom nakon objave. Dakle vi ste maksimalno skratili onaj ustavni rok koji u pravilu nalaže da zakon stupi na snagu osam dana po objavi u Narodnim novinama, dakle praktički zakon će stupiti drugi dan po objavi. Ovaj zakon koji smo različito nazivali i lex šerif, po meni je zapravo lex express ili lex ex. Ja ne poznajem u ove dvije godine zakon koji smo po tako hitnoj proceduri donosili da stupi na snagu točno usred proračunskog procesa koji se sada odvija u svim jedinicama lokalne samouprave. Dobro vam je poznato sigurno kao ministru da ste i vaša stranka 2007. donosili Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi koji nije stupio na snagu u tom mandatu nego je neposredni izbor stupio na snagu 2009., također i druge izmjene zakona koje su suštinski zadirale u sustav nisu stupile na snagu u tom mandatu, da mijenjaju pravila igre koja su na snazi bila u trenutku kada su građani birali vijećnike i kada su birali gradonačelnike, vi sada usred trajanja mandata mijenjate pravila igre, a to je ono što nije u skladu sa Ustavom i to će sasvim sigurno netko vrlo brzo osporavati pred Ustavnim sudom. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Kuščević. Kaže jedna izreka „Nije važno odakle vjetar puše, važno je kako postavimo jedro“ Mi smo ovdje dobili jedan zakon, ja sam zadnji put rekao u raspravi koji cementira postojeće stanje.

I to je na neki način u javnosti izazvalo različite interpretacije.

Kada govorimo o jedinstvenim upravnim odjelima u općinama, mislim da ovaj zakon je u tom dijelu najvažnije što donosi, a to su izmjene da svaka općina neovisno o broju stanovnika može oformiti osim, znači ne mora više jedinstveni upravni odjel nego može biti različiti upravni odjeli. To je iznimno važno iz tog razloga što osim povećanje potražnje, osim rasta izvoza, osim rasta industrije nama jedan od pokretača našeg razvoja su i europski fondovi, znači plaćanje europskih fondova.

Ali ono što vi ključno kao ministar morate staviti težnju da reforma jedinica lokalne samouprave ide u tom smjeru da što više tih inicijativa ide odozdo, da se što više zaposlenika i ako se već budu zapošljavali rade upravo na ovim poslovima privlačenja investicija i privlačenje sredstava iz europskih fondova. Jeste li spremni sutra poduzeti aktivnije korake vezano uz reformu jedinica lokalne samouprave … lokalnog ustroja? Hvala lijepa gospodine zastupniče. Drago mi je da pozdravljate ovako ovu odredbu o ustrajavanju više upravnih odjela i dobro je da naše jedinice lokalne i regionalne samouprave, ovdje se odnosi samo na lokalne ispod 3 tisuće stanovnika, mogu se ekipirati kako bi ostvarili sve one zadaće zbog kojih su i formirane, a naročito povlačenje europskih sredstava. Da, mi smo upravo sada u našem ministarstvu u postupku razmatranja na koji način omogućiti za eu poslove, koji se financiraju direktno iz EU i plaće tih zaposlenika da odobrimo mogućnost zapošljavanja i probivanja onih bruto plaća od 20% prihoda, ali samo i isključivo ukoliko se te plaće financiraju iz eu fondova i za vrijeme trajanja projekta. Dakle zaista o tome razmišljamo, imamo sastanke sa zajednicom županija, općina i gradova, vrlo brzo će to rješenje evo već za nekoliko dana izići na vidjelo da vodimo računa i uvjereni smo da će i ova odredba i ovo o čemu sam sada rekao pomoći u boljoj apsorpciji europskih sredstava od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave. Idemo na 3. repliku, poštovani kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče.

Ovaj zakon apsolutno nije lex šerif, to može tvrditi samo netko tko ga nije pročitao ili tko ga krivo tumači. Naime i prema Ustavu građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu preko svojih predstavničkih tijela odnosno vijećnika.

To je jedan veliki iskorak i to naime govori o tome da ovaj zakon, ono što ste od početka tvrdili ide, cilj mu je snažiti poziciju vijećnika i predstavničkih tijela. I u tom smislu ga treba pozdraviti i svima onima koji ga nazivaju lex šerifom treba reći da malo detaljnije pročita ovaj zakon i da će vidjeti da ustvari je ovaj zakon i … [[Govornik se ne razumije.]] jačanju predstavničkog tijela. I druga stvar, kolega Podolnjak kaže da je ovo lex express, dakle nije, kaže nije lex šerif nego lex express. Da ste se odlučili za lex express, onda biste bili išli u hitnu proceduru. I za taj lex express kako kolega Podlonjak govori postoji procedura u Saboru da se zakon donosi kroz hitnu proceduru. Ovdje nije bio slučaj, dapače, vrlo široka rasprava je bila, izjašnjavale su se sve udruge koje predstavljaju gradove i općine i županije u Hrvatskoj, bila je široka rasprava i dva čitanja ovdje u Saboru samo po sebi govori da je to zakon koji je donesen u normalnoj i redovnoj proceduri. Idemo dalje, 4. replika, poštovani kolega Lovrinović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, pažljivo sam slušao vaše izlaganje, naravno moram odmah utvrditi unatoč vašoj izjavi da je ovdje riječ o strateškom pristupu, da je ovo strateška promjena Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi, međutim ne mogu se s time uopće složiti. I ne mogu se oteti dojmu da je čitava ova priča rađena samo zbog toga da se zaštiti jedan grad i jedan čovjek. I nemojmo jednostavno jedni druge uvjeravati da je drugačije nego to je zaista tako. Ovaj prijedlog zakona pokazuje tendenciju da se, koja je vrlo zabrinjavajuća u Hrvatskoj da se stvari žele centralizirati, da se želi omogućiti da određeni ljudi što duže ostaju na vlasti a u pitanju je prije svega grad Zagreb. Zašto grad Zagreb? Vama je dobro poznato da je grad Zagreb po prihodima i rashodima najveći. I prema tome budući da vi nikada niste dobili izbore u ovom gradu a pretpostavljam da i nećete onda je važno imati strateškog partnera kojeg treba zaštiti u vremenu koje dolazi. Mi ovih dana raspravljamo a biti će to sljedeća točka dnevnog reda koje su to strateške firme za Hrvatsku koje treba nadzirati, revidirati, kontrolirati. Pa vama je strateška kompanija Zagrebački holding za koji je jedna revizorska tvrtka 2012. već napisala, pročitajte da je u velikim financijskim problemima i da slijedi kriza. Dakle želite li vi ovim upravo to zaštiti da čovjek koji je odgovoran za sve to da mora se prikupiti dvije trećine dakle glasova kao za promjenu Ustava ili nekih drugih stvari da se može onda pristupiti smjeni. Dakle ovo je vrlo jedna po mom mišljenju, vrlo jasno rečeno opasna tendencija. Hvala. Izvolite. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Ne, nisam rekao da je ovo reformski zakon, ovo zaista je samo zakon koji će pomoći boljem, kvalitetnijem funkcioniranju jedinica lokalne i regionalne samouprave i uspostavljanju boljeg odnosa između predstavničkog i izvršnog tijela. Ne znam odakle izvlačite to da se on odnosi na grad Zagreb. Dakle ovaj zakon, mislim da je to svima jasno u ovom Saboru i našim gledateljima, ali evo ja ću pojasniti ako slučajno nekom nije jasno. Ovaj zakon odnositi će se na sve općine, gradove i županije u RH bez obzira kako se oni zvali. Dakle ovo nije zakon o nekom gradu, o nekoj općini, ovo je zakon kojeg će se biti dužni pridržavati sve općine, gradovi i županije u RH. Ne prihvaćam nikakvu analogiju, poveznicu ili ne daj Bože insinuacije da je ovo rađeno radi nekog pojedinca ili nekog grada jer tome nije tako. A što se tiče tko je gdje na vlasti, primjerice u gradu Zagrebu, koliko me sjećanje služi do 2000. HDZ je imao svog gradonačelnika ili gradonačelnicu u gradu Zagrebu tako da nije baš nije evo točno i to da nikad ovdje u gradu Zagrebu nisu dobiveni izbori. Dakle dobar zakon koji se odnosi na cijelu RH. Poštovani ministre. U ovom inicijalnom prijedlogu koji je bio zakona bilo je predloženo da se naknade za vijećnike, znači određuju po prisustvu po sjednicama. A osim toga, kolega Podolnjak je predložio da se ta naknada i ograniči. Znači da se točno ograniči koliko ona može biti jer imamo situacije gdje su te naknade stvarno dosta veliki iznosi i to naravno opterećuje proračune jedinica lokalne samouprave. Međutim, vi ste sada u ovom prijedlogu, ne da niste prihvatili tu sugestiju nego ste maknuli i to da se određuje po prisustvu na sjednicama tako da ste ostavili mogućnost da primaju i mjesečno znači vijećnici te naknade što nikako nije dobro i ne ide u prilog racionalizacije troškova jedinica lokalne samouprave. Nažalost morati ćemo ponovno, odnosno imati ćemo situacije da ovisno od odgovornosti čelnika ili političkih opcija kojom upravljaju nekom jedinicom lokalne samouprave, imamo situacije da se ide u smanjivanje troškova a tamo gdje imamo rasipne političke opcije, one koje žele namiriti svoje članove koji su predstavnici u vijeću a imat će situacije da su te naknade visoke i da se određuju odnosno da se mogu dobivati neovisno o tome koliko netko prisustvuje sjednicama.

Tako da ne znam zašto se išlo u ovom smjeru, evo pozivam vas ako je ikako moguće da se to ispravi. Hvala lijepo. Gospodine zastupniče, da, išli smo u prvo čitanje s time da se zaista ograniči nazočnost na sjednici, čak smo i htjeli ograničiti, limitirati pa vezat možda za minimalni dohodak u jedinici lokalne samouprave, možda prosječni dohodak u toj jedinici, dakle u samom gradu ili županiji. Međutim, dobili smo niz ozbiljnih primjedbi da se s time krši i nekakvo zakonsko pravo jedinice lokalne samouprave da sama uređuje svoje unutrašnje odnose, čak i Europska povelja o lokalnoj samoupravi, pa onda imate jedinice lokalne samouprave sa većim prihodima, manjim prihodima, imate odgovorne, manje odgovorne, jednostavno smo prihvatili tu kritiku da je to stvar odgovornosti ljudi koji sjede u tom općinskom, gradskom vijeću, županijskoj skupštini, ostavili smo njima na rasuđivanje da sukladno svojim i financijskom mogućnostima pa i političkoj odgovornosti, donesu samu odluku, da je to stvar u koju Vlada RH ne bi trebala intervenirati, nego da se ostavlja njima. Evo takva je odluka sukladno primjedbama napominjem koje smo dobili i na odboru a i u samoj javnoj raspravi, toga smo se držali, mislim da ćemo na taj način ostvariti i zakonom zajamčeno pravo na samostalnost i na ovisnost a nadamo se da će naša predstavnička tijela voditi računa o socijalnoj situaciji u svojoj jedinici lokalne samouprave i da će te naknade biti pravične i primjerene u iznosima. Uvaženi ministre, 2012. godine razvlašteno je vijeće, predstavnička tijela jer imenovanja u upravna vijeća, u nadzorne odbore preuzeo je gradonačelnik. Tim, vi ste sad nastavili i u biti sad ste još više ojačali gradonačelnika ovim zakonom i to predstavničko tijelo i složio bi se s kolegom Bačićem po prvi put, da ovo nije lex šerif, ja sam kazao da je ovo lex faraon jer predstavničko tijelo, jedino što će dobivati od tvrtki ako misli nešto mijenjati, izvješća o kojima glasuje, a glasanje ništa ne znači jer ne mogu, ako i loše posluje se u tvrtki koja je u vlasništvu lokalne samouprave, regionalne, ne može ga promijeniti nego onaj tko ga je imenovao. A osnivači su predstavnička tijela svih tvrtki i ustanova.

Znači, radite protuustavno, radite protiv interesa koji su birali svoje predstavničko tijelo i dali ste u ruke faraonu da upravlja na način kako želi.

Nema odgovora na repliku pa prelazimo na iduću, poštovani kolega Vešligaj. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi ministre, državni tajniče. Evo ono što zapravo želim reći već je sve izrečeno u ovom zakonu, nažalost to neće riješiti niti jedan od ovih problema koji postoje u nekakvom odnosu između izvršnog i predstavničkog tijela. I dalje će se nastaviti i određena nestabilnost koja postoji, neće doći do racionalizacije lokalne samouprave, nažalost nije niti na korist građanima. Ja bi se samo referirao na ovo što je recimo navedeno u izmjenama, ovo što je već također spomenuo kolega Podolnjak, a to je da su zapravo predstavnička tijela, s obzirom da zakon stupa odmah na snagu, predstavnička tijela su dovedena u situaciju da su počela zapravo cijeli ovaj postupak usvajanja proračuna po jednom zakonu a onda preko noći će biti dovedena u situaciju da se ih zapravo raspusti jer će se usvajanjem ovog zakona cijela situacija okrenuti za 180 stupnjeva.

Vi ćete ovaj zakon jasno je izglasati, on će biti usvojen siguran sam sutra u Hrvatskom saboru ali ovo je loše, ovo je jedna loša poruka da opet mijenjamo zakone u tijeku proračunskoga procesa. Gospodine zastupniče, dobro ste kazali da će doći do određenog kaosa u donošenju proračuna ali znate zašto? Zato jer kad se usvoji ovaj idući Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, njima, općinama, gradovima i županijama će doći oko 2 milijarde i više kuna proračuna i morat će brzo, na brzinu svoje proračune mijenjati da implementiraju, da uzmu ta sredstva.

U ovoj raspravi, medijskoj proceduri svi su se dovoljno upoznali, evo ga i udruga gradova, općina i županija podržava ovaj zakon tako da ja vjerujem da će samo dovesti red a ne kaos, upravo suprotno. Dalje. 8. replika poštovani kolega Bunjac, izvolite. Poštovani ministre, znači ovo pitanje referenduma koje se više puta spominjalo tijekom prvog čitanja niste razriješili. Naime kao što ste sami rekli ustvari vi uopće ne želite referendum, to je samo preslika one politike koja se vodi na državnoj razini gdje se referendumi opstruiraju a referendumi su, dopustite, najviši oblik izražavanja narodne volje. Tako ste i ovdje ustvari stavili da mogu dvije trećine vijeća raspisati referendum a znate da se u praksi to ustvari nikada neće dogoditi. Ono što je tu definitivno loše oko toga rješenja je to da dolazi do dvostrukih kriterija. Znači jedni kriteriji vrijede nacionalnoj razini gdje je potrebno skupiti 10% potpisa birača a u lokalnoj jedinici 20%, na nacionalnoj razini referendum je uspio bez obzira na broj birača koji iziđe na referendum a na lokalnoj razini jedino ako je izišlo više od 50% birača. S te strane Živi zid će uputiti u proceduru amandman da se ovi kriteriji ujednače, odnosno da se i prag na lokalnoj razini spusti na 10% odnosno da, dakle rezultat referenduma vrijedi bez obzira na broj ljudi koji su pristupili referendumu. Sigurno da će na taj način referenduma biti nešto više ali ne toliko više da bi oni uzrokovali nekakav kaos, nekakve probleme, biti će ih možda u odnosu na ova dva koja su bila u proteklih 4 godine, biti će ih možda 10-ak jer je ovo postojeće pravilo znači od 10% su takva da ustvari potpise je nemoguće skupiti a vi to vrlo dobro znate. Pa prema tome nije potrebno još više radikalizirati ovo pitanje. Nema odgovora. I zadnja replika, poštovani kolega Šuker, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa ja u dobroj vjeri vjerujem da je ova izmjena zakona nastala na temelju analiza s obzirom da u ovo ministarstvo dolaze svi zahtjevi praktički za raspuštanjem predstavničkih tijela i za određivanje novih izbora. I ovo je ministarstvo koje predlaže i Vladi imenovanje povjerenika itd. I ako bi to sve proanalizirali što iz iskustva, što iz ovakvih spoznaja onda ništa u životu nije crno-bijelo, tako niti razlozi zašto se raspuštaju predstavnička tijela, zašto se ide u nove izbore, nekada je kriv čelnik izvršne vlasti, dakle gradonačelnik, načelnik, župan, nekad su krivi predstavnici predstavničkog tijela. Međutim, vrlo je interesantno da se najčešći broj razloga za nedonošenje određenih akata događa kada jedan ili dva pretrče na drugu stranu i onda se događa to što se događa. Međutim ono što je meni možda najbitnije a to je akti koje donosi predstavničko tijelo. Dakle oni prilikom proračuna donose ja mislim još tri akta koji definiraju kvalitetu života građana u toj jedinici lokalne samouprave. I mislim da donošenje tih tri tijela treba osnažiti a oni naprosto obavezuju čelnika da radi po tome. I ono što možda, to je moje nekakvo razmišljanje, možda je trebalo razmišljati o nekakvom surogatu za nekadašnje poglavarstvo, ja mislim da bi to onda bilo jer ti pročelnici tako i tako sudjeluju u tim procesima, možda im je trebalo dati nekakav značaj. Ali ponavljam, očigledno oni koji sa jednim ili dva vijećnika odlučuju o sudbini toga što će se dogoditi njima paše ova priča sa lex šerif i ovako i onako. Jer gledajte ako u jednoj političkoj opciji nisu zadovoljni sa gradonačelnikom lako je da 6 vijećnika sa oporbom potpiše i da tog gradonačelnika smijene. Nema odgovora na repliku pa onda idemo na moguća izvješća odbora. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. Prva je na redu poštovana kolegica Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj, regionalnoj samoupravi će Klub HDZ-a podržati. Na samom početku pohvalila bih predlagatelja, ministarstvo koje je tekst koji smo imali u prvom čitanju doradio tako da imamo još bolje rješenje ne samo nomotehnički već i suštinski. Također treba istaći da su sve primjedbe koje su istaknute kroz raspravu bilo saborskih odbora, bilo saborskih zastupnika razmotrene, uglavnom i usvojene i to neovisno s koje strane dolazi, što nije baš čest slučaj. Naravno bilo je i onih primjedbi koje su se odnosile na druge zakone kao što je Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o sprječavanju sukoba interesa, koje nije bilo moguće uvrstiti i mijenjati unutar ovog zakona. Kada je riječ o izmjenama i dopunama zakona o tome se dosta govorilo i izazvalo je burne reakcije tako da se počelo pričati da će sada gradonačelnici, načelnici i župani biti nesmjenjivi, mala božanstva, nedodirljivi, kako se ovim zakonom jača snaga izvršnih tijela a slabi općinskih, odnosno gradskih vijeća i županijskih skupština i predstavničkog tijela što nije točno. Dapače, upravo ovim izmjenama povećani su rokovi u kojima se može raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika. Sada smo vidjeli da u ovom konačnom prijedlogu u odnosu na prvo čitanje i prijedlog koji smo imali u prvom čitanju imamo mogućnost da i dvije trećine članova predstavničkog tijela pokrene raspisivanje referenduma a ne samo 20% ukupnog broja birača kako bi došlo do opoziva čelnika i izvršnih tijela.

Izmjenama također načelnike, gradonačelnike i župane se obvezuje na predlaganje proračuna. Kad su u pitanju mjesni odbori, do sada su gradonačelnici bili ti koji su raspuštali Vijeća mjesnog odbora. Sada se ta nadležnost prebacuje na predstavnička tijela, tako da i raspisivanje izbora kao i raspuštanje Vijeća mjesnih odbora činit će općinska, odnosno gradska vijeća. Općinska i gradska vijeća, te županijske skupštine i dalje su ti koji donose opće akte jedinice i kroz te akte kreiraju razvoj lokalne zajednice. Čelnici su ti, znači općinski načelnici, gradonačelnici, župani su oni koji moraju postupati po tim aktima. Oni su predlagatelji, ali ako gradsko odnosno Općinsko vijeće i Županijska skupština modificira putem amandmana ili na neki drugi način te akte oni su dužni upravo raditi po njima. Znači na primjer Strategija razvoja nekog grada, prostorni plan, program javnih potreba u sportu, kulturi, Odluka o socijalnoj skrbi kao i proračun sve su to akti koje donosu predstavnička tijela, a gradonačelnik mora raditi upravo po njima. Problem nedonošenja proračuna predstavlja blokadu za jedinice lokalne samouprave i time se otežava rad i normalno funkcioniranje tog grada, općine. U razdoblju od 2013. godine do danas imali smo 50 takvih slučajeva. To je dovoljni dokaz da je trebalo mijenjati i intervenirati u ovaj zakon kako bi mogli ta dva tijela predstavničko i izvršno na kvalitetniji način funkcionirati. Neki tvrde da se ovaj zakon i ponovno smo čuli donosi zbog pojedinih gradonačelnika i da nema nekih velikih šteta zbog tih prijevremenih izbora. Računali su koliko to dođe u manjoj jedinici lokalne samouprave, pa kažu nekih možda pedesetak tisuća kuna, negdje maksimalno do 500 tisuća i da to nisu neki razlozi zbog kojih treba mijenjati zakon. Sigurno da zakon ne treba i ne smijemo mijenjati ni zbog gradonačelnika, ni zbog vijećnika, ali moramo zbog naših građana. Prisjetit ćemo se slučaja u gradu Splitu. Na primjer kada učenici ni studenti nisu mogli dobiti stipendije, kada udruge nisu mogle dobiti sredstva za rad iako su sredstva osigurana. Znači novaca je bilo, ali samo zbog toga što nije donesen proračun. Znači politika i političari se nisu mogli dogovoriti i zbog toga je došlo do blokade. Pitam sad sve vas koji kažete da to nisu velike štete i troškovi šta će reći taj student, njegovi roditelji da li je to šteta. Je velika je to šteta, da novaca ima ali zbog nekakvih ja bih rekla političkih manipulacija ili zbog toga što je ne znam gradonačelnik želio izazvati ili gradsko vijeće, prijevremene izbore i napraviti blokadu u čitavom gradu, da zbog toga ispaštaju oni koji su najmanje krivi za to. Mi stoga moramo i to upravo činimo ovim zakonom, znači tražimo da svako tijelo snosi odgovornost za svoj dio. Ako gradonačelnik, odnosno općinski načelnik i župan ne predloži proračun za to je odgovoran on. I zato mora otići on. Ako on predloži proračun i to ne usvoji općinsko, odnosno Gradsko vijeće, Županijska skupština, odnosno ne bih rekla usvoji onako kako je on predložio putem amandmana oni mogu to na njega utjecati onako kako oni žele naravno u zakonskim okvirima. Tada je za to odgovorno predstavničko tijelo i doći će do raspuštanja predstavničkog tijela. Ako u cijelosti dođe do nekakvih izmjena sa kojima nije izvršno tijelo, odnosno gradonačelnik ili župan suglasni on može ponovno povući taj proračun. Ako ga povuče ponovno je odgovornost na njemu. Kritičari kažu da je predstavničko tijelo imalo jedino mogućnost da kod proračuna na efikasan način se suprotstavi načelniku i da u biti na takav način su bili prisiljeni razgovarati. Tužno je ako su vijećnici i njihov čelnik dužni, jedino razgovaraju zbog toga što im se kako bi rekli trese fotelja i zbog toga što više neće obnašati dužnost gradonačelnika, načelnika ili vijećnika i zbog gubitka nekakve naknade. Njihova je dužnost razgovarati radi građana koji su im dali povjerenje. I uvjereni smo da upravo ovakvim prijedlogom zakona kada će svak' snositi odgovornost za svoj dio, da će do toga i doći. Iako mnogi zastupnici danas govore o proračunu i toj suradnji između predstavničkog i izvršnog tijela nismo baš mogli vidjeti kad je bila rasprava o državnom proračunu u ovoj sabornici kvalitetnu raspravu. Naime, tada smo imali najveći nered. Iako možemo vidjeti, sutra ćemo sigurno vidjeti veliki broj amandmana. Ali saborski zastupnici nisu iskoristili svoju mogućnost da putem pojedinačne rasprave istaknu taj problem, svoj prijedlog iznesu jer evo vidimo da prijedlozi koji su u prvom čitanju izneseni u ovoj sabornici, da je ministarstvo i predlagatelj prihvatilo, pa je moguće da bi onda bila i veća vjerojatnost da se nešto od tih amandmana prihvati. Vezano uz referendum za opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovih zamjenika važećim je zakonom bilo propisano da se ne smije raspisati prije proteka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv. Sada se taj rok skraćuje na šest mjeseci kad je vezano za financiranje jedinica lokalne samouprave, znači još jedanput obveza je gradonačelnika, načelnika i župana na predlaganje proračuna više u važećem zakon bi dolazilo do istovremenog raspuštanja, tako da je jedini predlagatelj čelnik jedinice lokalne (regionalne) i područne samouprave predlagao proračun mogao i sam izazvati prijevremene izbore. Sada ako ne predloži isključivo je odgovoran on, a ako se ne usvoji ni putem amandmana učini ono što vijećnici žele onda dolazi do raspuštanja predstavničkog tijela. Kritike su također da se ovim gradonačelnici i načelnici kada se ne donese proračun ostaju u svojim foteljama, a da predstavnička tijela i vijećnici ostaju fikus i da su jedna pravila na razini države, a sasvim drugačija na lokalnoj razini. Naime, ako se na državnoj razini Sabor ne usvoji proračun do kraja prvog tromjesečja tada se raspušta i Sabor i Vlada. I tu treba naglasiti da gradonačelnika, načelnika i župana biraju direktno građani, znači ne bira ga županijska skupština odnosno vijeća za razliku što Vladu bira Sabor pa onda i ne može biti na jednak način tretiran kao odnos Sabora i Vlade.

Jedini ovlašteni predlagatelj proračuna je mogao direktno izazvati raspuštanje vijeća, tj. skupštine uz istovremeno svoje raspuštanje.

Također važećim je zakonom bila obveza ustrojavanje jedinstvenog upravnog odjela za one općine i gradove do 3 tisuće stanovnika, sada se to prepušta na volju ustrojavanje ili jedinstvenog ili većeg broja upravnih odjela što je uredu s obzirom da ima općina i gradova koji imaju različite potrebe, a i financijske sposobnosti pa zašto im ne dati tu slobodu. Također više jedinica sada neovisno o prostornoj povezanosti mogu formirati zajedničke upravne odjela. I na kraju bi istakla da ovim zakonom sigurno će se postići onaj cilj da ćemo dobiti političku stabilnost, racionalizaciju sustava da ćemo dobiti kontinuitet u radu sustava lokalne i područne samouprave i upravo ona naša nastojanja za jačanje odgovornosti i predstavničkog i izvršnog tijela, da svatko odgovara za svoj dio. Izvolite. Poštovana kolegice. Na početku svog izlaganja rekli ste kako je predlagatelj u pravilu na temelju rasprave u prvom čitanju usvojio mnoštvo primjedbi i sugestija koje su iznijete u raspravi. Kada bi to bilo tako onda mi u klubu Most-a ne bismo odnosno ja osobno podnosio osam amandmana na ovaj konačni prijedlog zakona jer predlagatelj u mnogo čemu nije usvojio stavove o kojima sam govorio, evo počevši od stupanja zakona na snagu, o naknadama vijećnika, o institutu međusobnog raspuštanja na proračunu, znači one suštinske teme. Predlagatelj je usvojio jednu sugestiju da povjerenik Vlade ne bude godinu dana na toj dužnosti i to je točno, ali nemojte reći da je prihvatio stajalište da se dozvoli mogućnost predstavničkom tijelu da donese odluku kojom će tražiti referendum o opozivu. Ja sam predlagao rješenje koje ste i vi svojevremeno izvorno ugradili u zakon, a to je da se taj opoziv može pokrenuti odlukom kvalificirane većine svih članova predstavničkog tijela, ne dvotrećinskom većinom. Dakle ugraditi nešto što je realno nemoguće i što će se pokazati kao mrtvo slovo na papiru u pravilu, nemojte reći da je to usvojena sugestija koju smo iznijeli u raspravi. Ja sam rekla da je većina primjedbi iz rasprave usvojena. Nadalje, primjedba zastupnika između ostalih od kolege Bačića, Miloševića i Roberta Podolnjaka vezano za dvije trećine članova predstavničkog vijeća.

Izvolite. Kolegice Juričev-Martinčev, pa dozvolite da kažem nekoliko riječi da u potpunosti podržavam ovo vaše izlaganje u ime kluba HDZ-a, ali želio bih naglasiti još neke stvari koje bi mislim da ih je potrebno naglasiti, a na kraju ću vas nešto i priupitati.

Pa bi sada valjda željeli da na što lakši način dođu do toga, da budu ponovno u mogućnosti da izlaze na izbore. Što nikako nije dobro, što ste i vi rekli, svaki izbori nose ne samo trošak, nego i zastoj u radu lokalne samouprave i to nije dobro prije svega za građane. Moramo naglasiti da se čelnici lokalne samouprave i regionalne samouprave biraju na najdemokratskiji način. Znači neposrednim izborima kako se to tražilo na rok od 4 g. tako je predviđeno zakonom i ne vidim razloga zašto bi se pokušavalo svaku godini ili dvije dana, izazivati nekakve prijevremene izbore. A upravo ovaj zakon ide u tom pravcu da do toga ne dolazi i da se na precizan način određuje odnos između neposredno izabranog čelnika i predstavničkih tijela. I mislim da je to dobro. Je ono što sam vas želio pitati, da li mislite da ipak neće doći do uporabe kod izglasavanja proračuna, time da će se podnositi amandmani, koji tako, ili nisu u skladu sa zakonom ili su u granici zakona i na taj način pokušati mijenjati onaj izvorno preloženi proračun i da će to možda pokušati biti poluga da se isprovocira ipak i izglasavanje nepovjerenja načelnicima i gradonačelnicima. Hvala lijepo, pa kolega Felak, sigurno da će biti dosta i primjedbi i nezadovoljstva od strane čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kada su u pitanju amandmani. Ali ako su oni u okviru zakonskim mogućnosti i ako oni ne ugrožavaju neke druge zakone ili neke druge prihode, odnosno rashode, tada će čelnik te jedinice lokalne samouprave morati postupati prema njima. Bilo je već izlaganja i u prvom čitanju i sigurno da će biti možda nekih čelnika koji će radnije odrađivati one projekte koji su oni sami preložili, a stavljati u drugi plan te druge projekte, ali i tome, isto se staje na neki način na kraj. Naime, dolazi realizacija proračuna, izvršenje proračuna, rebalans i slično to, ponovno dolazi na klupe predstavničkih tijela i oni su ti koji ponovno daju riječ o svakom pojedinom slučaju. Poštovani kolega Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Juričev Martinčev, javio sam se na repliku jer ste spomenuli u svojoj raspravi mjesne odbore. Ministar u obrazloženju ovog zakona, spomenuo da se izbjegava zadiranje u autonomiju jedinica lokalne samouprave. Ja to mogu razumjeti. Mislim da ministarstvo ne treba bježati od toga da ne uvede reda. Nije, ja ponovno naglašavam, nije dobro da pojedini načelnici imaju peterostruko, šesterostruko veće plaće u istoj jedinici lokalne samouprave, mislim istoj po veličini, istoj po ovlastima, po financijskom kapacitetu. Ali, vratimo se sad na mjesne odbore, neposredno uključivanje građana. Bilo bi zanimljivo vidjeti kad bi Ministarstvo uprave imale podatke, kolike jedinica lokalne samouprave, zapravo ima formiranih mjesnih odbora, koji imaju svoju financijsku neovisnost, koja se manifestira u svom računu, s kojima oni raspolažu. Sve zapravo, sve deklaracija, sva težnja razvijenog svijeta ide u tome da odlučivanje bude što neposrednije, što bliže građanima. I u tom smislu Ministarstvo uprave bi trebalo poduzeti korak. Ne treba se bojati u poduzimat autonomiju. Neka se to ujednači. Jer vidite, u ožujku ovog mjeseca, imamo u zagrebačkoj skupštini odluku, pazite da se predsjednicima gradskih četvrti, određuje naknada u visini od 7750 kn bruto. Predsjedniku mjesnog odbora 3875 kn bruto. Znate što je to u malim općinama? Ljudi tamo u malim općinama i kaže da upravno tijelo treba skrbiti o mjesnom odboru.

Moram vas ispraviti da postoji zakon koji regulira te plaće. Znači točno se zna, ako jedinica lokalne samouprave ispod 3000 stanovnika, koliki koeficijent i osnovica može biti i tako redom? Naravno taj čelnik neće dozvoliti da njegov pročelnik, odnosno savjetnik ima veća primanja od njega. I tako to ide, rekla bih sistemski, tako da se to na takav način regulira. Kad su u pitanju mjesni odbori, do sada je tu ovlast imao gradonačelnik i sada se to prebacuje na predstavničko tijelo. Znači, kao što će oni raspuštati, tako će isto i raspisivati, kao što su do sada imali samo ovlast raspisivanja izbora za mjesne odbore, sada mogu i raspuštati. Sljedeća replika je uvaženi zastupnice Marije Jelkovac. Hvala lijepo, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjena kolegice, dakle, htjela bih samo komentirati ono što je bilo rečeno već u replikama od strane kolege Bulja, kako se ovim prijedlogom zakona ustvari provlači protuustavna odredba o tome, da se sada ovlast za imenovanje i raspuštanje, odnosno, razriješene članova uprave u trgovačkim društvima u vlasištu jedinica lokalne samouprave, prebacuje s predstavničkih tijela na gradonačelnike, načelnike, odnosno, župane, što nije točno. To je tako bilo i do sada i sukladno je Zakon o trgovačkim društvima koji ukazuje tko imenuje upravo i tko je isto tako razrješuje. Dakle, ono što je novina u ovom zakonu je samo to da više ne postoji obveza da se odluka o tome dostavljaju predstavničkom tijelu, jer je to nepotrebno, budući se te odluke moraju objaviti u službenom glasilu jedinica lokalne i područne samouprave. I sto tako smatram da je puno drugih stvari koje su detaljnije normirane ovim prijedlogom u korist boljeg funkcioniranja jedinica lokalne samouprave a tako i detaljnije propisane ovlasti povjerenika Vlade a isto tako i ono što je bitno da je opravdan izostanak članova predstavničkih tijela za vrijeme dok rade u predstavničkom tijelu. Ono što moram reći, neprihvatljivo mi je da se i ovaj zakon a i dosadašnji u negativnom smislu spominju kao lex šerif, naši i načelnici i gradonačelnici i župani su izabrani neposredno na izborima, oni odgovaraju za sve što rade i sukladno brojnim propisima, potpisuju izjavu o fiskalnoj odgovornosti itd. Smatram da moramo isto tako onda omogućiti im da sukladno tome i opravdaju ono što su obećali svojim biračima, dati im mogućnost da odgovorno upravljaju jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave. Kako ste i vi bili gradonačelnica, molim vas da mi kažete kako vi na to gledate, hvala. Hvala lijepo, pa kolegice Jelkovac, hvala vam najprije što ste spomenuli neke segmente koje ja nisam stigla spomenuti, znači od upravnih vijeća, imenovanje, zaista to je ionako do sada radio gradonačelnik, odnosno načelnik i samo je imao dužnost izvijestiti predstavničko tijelo. Sada više nema potrebu izvijestiti nego će to objaviti u narednom službenom vjesniku, znači nema odugovlačenja ili bilo šta drugo. Što se tiče i povjerenika i tih uvjeta do sada nisu bili posebno propisani uvjeti a sada imamo od uvjeta koji su propisani do uvjeta za njegovo imenovanje a i za razrješenje i same ovlasti utvrđene su u vrlo suženom obliku. Također to središnje tijelo državne uprave nadležno je za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu i ono će biti ovlašteni predlagatelj imenovanja i razrješenja.

Kolegice, lijepo je da zapravo mislite da ćemo ovim zakonom, ja ću tako reći prevenirati sve ove nestabilnosti koje ste javili, koje ste vi naveli u svojoj raspravi da je došlo znači do zastoja isplate stipendija, da se nisu mogle isplaćivati naknade za srednjoškolski prijevoza itd., itd. Ja jednostavno tako ne mislim, jer nećemo na taj način riješiti nestabilnost. Vi uvijek, vi sada kod ovoga zakona polazite od one premise, u redu, ide predstavničko tijelo na izbore, vjerojatno će dobiti lista koju će podržati gradonačelnik većinu pa ćemo onda imati nekakvu stabilnost. Šta ako se to ne desi, šta ako se to ne desi? Mi imamo nekakvih cijelih godinu dana jedan izborni proces. Dakle nije dobro, to jednostavno u tom, u toj stvari to nije dobro i to nije u redu. Ovdje se jednostavno brani, brani se jedan princip zbog čega ovaj zakon nije dobar, brani se princip jednoga razvoja lokalne demokracije gdje morate ići na to da uključujete više ljudi. Predstavničko tijelo jest i Ustavom i lokalnom samoupravom predstavnik tih ljudi, tako kaže jasno ta dva dokumenta koje je Hrvatski sabor zapravo usvojio i ratificirao, dakle to je vrlo jasno. Mi moramo ići da uključujemo više građana u to. A dojam koji se stvorio u ovom zakonu i ovim zakonskim odredbama je taj da zapravo građane isključujemo i da sve to prevaljujemo na izvršnoga čelnika. Ja to govorim sa pozicije izvršnog čelnika. Dakle netko tko je dobio 72% na izborima prije par mjeseci. To su, to su jednostavno činjenice koje, ne znam, ne znam na koji način ih uopće braniti. Čelnik znači, imamo još onu situaciju, dakle čelnik zapravo ne snosi nikakve sankcije ukoliko ne predloži proračun.

Znači ako gradonačelnik ne predloži proračun odgovoran je on. Ako on predloži proračun predstavničkom tijelu i ono ga ne usvoji, ni putem amandmana ga ne preinači onako kako njemu odgovara onda je odgovorno predstavničko tijelo. Zašto pri predlagatelj, gradonačelnik ako želi namjerno izazvati prijevremene izbore svojim ne podnošenjem proračuna doveo do toga da i predstavničko tijelo treba raspustiti o ono mora ponovno ići na izbor. Mislim da je ovo najbolje rješenje jer svatko odgovara građanima. Znači gradonačelnik u prvom redu odgovara svojim građanima. I ono će odgovarati ako ne predloži proračun ili kao što ste rekli ako u danom trenutku ga povuče. Ista stvar, znači ako ga povuče, ako nije zadovoljan sa tim proračunom, ponovno samo on ide ponovno na izbore a predstavničko tijelo ostaje u istom sastavu u kojem je dobilo prethodne izbore. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Sabora. Uvažena kolegice Juričev-Martinčev, pa evo s nekim stvarima bi se i mogli složiti, sa nekim i ne i ja sam evo jedan od tih lokalnih čelnika, gradonačelnik, neću se hvaliti sa izbornim rezultatom, bilo je u prvom krugu ali to sada ovdje uopće nije bitno. Ima nekih stvari u ovom zakonu koje bi trebalo još popraviti i definirati i možda posložiti, o tome smo pričali u prvom čitanju, to je ono što ste rekli da će članovi Vijeća moći amandmanima utjecati na proračun. I isto tako ste se povezali na ovaj sutrašnji naš državni proračun gdje će se moći amandmanima. A i sami znate da će sutra prolaziti amandmani onih osoba koji su u koaliciji, dati ću vam sutra jedan lijepi zorni primjer toga. I svaki gradonačelnik kada ga i izaberu prvo gleda da ima stabilnost u gradskom vijeću ili općinskom ako je načelnik ili županijskoj skupštini ako je župan i naravno da gleda da ima stabilnost, da može donositi i provoditi, na kraju i ono radi čega su ga građani izabrali, njegov izborni program. Također tu je i ono što sam pričao Strategija razvoja nekog grada koja se radi na duži niz godina i po kojoj bi trebali raditi, koju donosi gradonačelnik sa stručnim ljudima i po kojoj bi trebali raditi. I onda netko iz oporbe tko je u vijeću može to mijenjati ili čisto iz nekog inata možda, neke amandmane unositi koje u biti i vi niste planirali. Jer na kraju krajeva svi mi radimo neki rebalans proračuna na kraju godine.

Pa uvaženi kolega Kovač, kako će biti sutra to ćemo vidjeti. Ali evo vaša primjedba kad su u pitanju imenovanja i razrješenja i objava u službenom glasniku je uvažena u ovom zakonu. Ja sam se sa vama složila, sjećam se rasprave u prvom čitanju kada je u pitanju fiskalna odgovornost. Na žalost to se ne odnosi na ovaj zakon, nego Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Prema tome, mislim da je tu bilo i mjesto i vrijeme da se u svojoj pojedinačnoj raspravi 10 minuta osvrne, pa možda i nama nekim drugima otvori oči, a i ministru da je taj projekt i ono što treba mijenjati u državnom proračunu upravo nešto što ćemo podržati i mi ostali. Ne treba gubiti ni nadu, ni energiju a svi znamo kako funkcioniramo. Nekad sam i ja bila oporbena saborska zastupnica i to je na žalost tako da sigurno da se taj glas slabije čuje.

Hvala potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ono što mi u HNS-u smatramo da ove izmjene i dopune zakona karakterizira nekoliko ključnih stvari prvenstveno ravnoteža, uključivost i odgovornost. Ravnoteža između čelnika lokalne na lokalu i predstavničkog tijela, uključivost znači morat će više poraditi na međusobnoj suradnji i odgovornost daleko veća nego što je možda i u praksi bila do sad. A sve bi to trebalo rezultirati većom brigom za interese građana, za interese lokalne, regionalne samouprave nego što je bilo i sada. HNS će podržati ove izmjene zakona. U svojoj raspravi kratko ću se i osvrnuti i na ono što je bilo i kroz prvo čitanje i na prijedloge i na primjedbe i na određena promišljanja sa kojima se slažemo, a sa kojima se ne možemo naprosto složiti. Očito svi zaboravljamo da je 2009. godina bila prelomna godina kada su se lokalni čelnici, regionalni birali neposredno direktno imenom i prezimenom direktnom voljom građana. Do tada su predstavnička tijela imala tu mogućnost. Ovim izmjenama sada i drago mi je da je prihvaćen prijedlog, da dvije trećine članica i članova predstavničkih tijela mogu pokrenuti proceduru referenduma na kojem bi se tada vidjelo da li određeni čelnik ne radi dobro svoj posao, da ga se može smijeniti ukoliko za to postoje opravdani razlozi. Nadalje ovaj dio što je uvažen, a to je bio i prijedlog HNS-a da se kroz zakon ne ograničava na koji način će se isplaćivati naknada i iznosi naknada za predstavnička tijela prvenstveno iz razloga što to nije u skladu sa Europskom poveljom. Jednako tako to je dio odluka koje mora donijeti samo Gradsko vijeće i stoga smatramo da uplitanje države da nije na mjestu. Što se tiče ustroja da, daje se mogućnost da predstavničko tijelo jer to je isključiva nadležnost predstavničkog tijela, da ustroj na lokalnoj, regionalnoj razini prilagodi svojim potrebama, a jednako tako i mogućnostima. Ono što ovaj zakon generalno gledajući donosi uspostava jednog kazao sam u početku jedne ravnoteže. Do sada ste imali mogućnosti da je ili čelnik lokalne samouprave ili predstavničko tijelo moglo izazvati i političku krizu, odnosno nove izbore. Čelnik lokalne samouprave naprosto nije dao prijedlog proračuna, a predstavničko tijelo nije imalo mogućnost niti kroz amandmane, niti kroz raspravu taj proračun sadržajno promijeniti ili ukoliko je čelnik lokalne samouprave dao predstavničkom tijelu na razmatranje proračun oni ga nisu niti uvrstili u dnevni red, niti održali sjednicu. Stoga po nama su ove izmjene dobre jer uspostavlja se ravnoteža.

Što se tiče nerazumijevanja jednog dijela kolega ili naprosto ne žele shvatiti i prihvatiti tu činjenicu da su čelnici birani direktno voljom građana. I kad pogledate i rezultate izbora od općina, gradova, županija svi čelnici koji su izabrani dobili su u apsolutnom iznosu veći broj glasova nego što je dobila bilo koja lista. Da li ima apsolutnu ili relativnu većinu tako da mogu, mislim žalim radi toga, radi takvog promišljanja naprosto jer upravo oni najviše govore o tome. Kaže negira se volja građana. Pa na ovaj način se upravo negira volja građana. Znači da predstavničko tijelo koje je dobilo u apsolutnom iznosu manji broj glasova smjenjuje čelnika lokalne samouprave koji je dobio više glasova. Očito se radi ili o nerazumijevanju, ne bih rekao da ovdje netko ima problema sa zbrajanjem i oduzimanjem ili se naprosto radi o tome, o negiranju onih činjenica koje su u stvarnosti takve kakve jesu, a brojke ne lažu. Što se tiče odnosa čelnika lokalne samouprave naspram predstavničkog tijela, to je ona ključna rečenica uključivost naravno da svi, velika većina, možda jedan mali broj čak bi se usudio kazati apsolutno svi koji su izabrani, da su se i dali izabrati na liste, a pogotovo oni koji su izrazili svoju osobnu kandidaturu da žele raditi u interesu građana boljitka svoje sredine. Naprosto moraju početi razgovarati, jednako tako članice i članovi predstavničkog tijela što do sada nije bio slučaj u velikoj većini sredina trebaju početi čitati zakone, gradske akte, zakon o proračunu, poslovnike koje imaju i početi malo detaljnije proučavati kako mogu, na koji način sa amandmanima promijeniti, korigirati proračun i nametnuti i onaj dio projekata, programa iz svojih programa gdje su dobili određeni broj glasova. Naravno, ne znači da će uvijek proći.

Jednako tako bilo je ovdje prijedloga da natpolovična većina može inicirati organiziranje referenduma. Mislim da analogija sa Saborom nije naprosto može smijeniti Sabor kao tijela bira predsjednika Vlade i tu ne možemo nikakvu paralelu povući sa lokalnom razinom. Što se tiče samog akta donošenja proračuna, bilo je također rečeno da postoji mogućnost, naime postavilo se pitanje amandmana da li su podneseni u skladu sa zakonom, u skladu sa poslovnikom itd., pa ja želim vjerovati da nitko neće predstavničkog tijela odnosno većina je ta koja mora izglasati amandman da će predložiti neku protuzakonitu odluku jer naprosto to ovaj zakon ne može prevenirati. Iako smo imali i meni su dosta dvojbene bile i te odluke čelnika nekih, a jednako tako i članica i članova predstavničkog tijela, zna se vrlo dobro što se može, do koje razine se može amandmanima u proračunima mijenjati. Da li možete mijenjati iznos plaća zaposlenika?

Ne možete. A imali smo u prethodnim godinama prije ovih zadnjih lokalnih izbora i takve situacije. Naravno tada svi tu središnji uredi državne uprave koji bi trebali biti upravo medijator odnosno koji bi trebali dati pravorijek na te stvari. Želim vjerovati da će velika većina, pogotovo ljudi koji su čelnici na lokalnoj razini i članice i članovi predstavničkih tijela prihvatiti ovu mogućnost, da će svi zajedno u interesu građana poraditi na što većoj komunikaciji u interesu samih građana i vjerujem da neće biti potrebe za novim izborima osim u slučaju neke više sile. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Batinić. Vezano uz ustrojavanje upravnih odjela u jedinicama lokalne samouprave svjestan sam i u prošloj replici sam na to ukazao da iako mi zakon donosimo za teritorij RH, ne možemo ga parcijalno donositi za pojedine dijelove RH, nisu svi u istom položaju. Ako se sjećate ovdje, tada je bio predsjednik vlade gospodin Milanović, on je predlagao tzv. revolving door gdje bi administracija dolazila sa izabranom vlašću pa bi onda i odlazila. To je bilo oštro napadnuto jer se smatra da se ljudi trebaju birati natječajem. I sada uzmete malu općinu u kojoj postoji jedinstveni upravni odjel i postoji pročelnik tog jedinstvenog upravnog odjela, istina nisam još dobio od ministra odgovor, što će se dogoditi onog trenutka kada se odluči ukinut jedinstveni upravni odjel i ustrojiti više upravnih odjela, što će biti s tim pročelnicima? Ako te male općine i formiraju upravne odjele tko će se usuditi ići raditi na takvo radno mjesto jer idući načelnik, idući gradonačelnik može predložiti drugu promjenu ustroja i jednostavno će ti ljudi ostati bez radnog mjesta. Da bi čovjek ušao u ozbiljan posao treba mu određeno iskustvo, treba mu stjecanje iskustva koje će trajati godinama i onda će se dogoditi da nakon nekog vremena zato što propada drugoj političkoj opciji, to može biti motiv da čelnik toga tijela promijeni ustroj zapravo da ga predloži predstavničkom tijelu koje će promijeniti ustroj i da ti ljudi ostanu ajmo reći uvjetno na ulici. To se u praksi događalo, to se na županijskim razinama redovito događa, događalo se na gradskim razinama, u općinama manje upravo iz ovoga što postoji jedinstveni upravni odjel.

Kolega Žagar vi ste tu postavili nekoliko pitanja vezano naravno da imamo različite mogućnosti organiziranja ustroja lokalne samouprave. logika je da male općine, manje općine imaju jedan upravni odjel, veće sredine gradovi da imaju više toga, ali to je apsolutna autonomija predstavničkog tijela i naravno kao ovlaštenog predlagatelja čelnika. Da li je praksa da se sa promjenom vlasti izvršne ili predstavničkog tijela mijenja i ustroj? Pa možda ukoliko je na bolje, to mogu podržati, međutim ukoliko se mijenja ustroj, a ima takvih situacija, ima i danas nakon ovih izbora da se žele određene čelnike smijeniti pročelnike određenih upravnih odjela i to je jedini razlog zašto se radi nova sistematizacija koja uzgred rečeno imamo primjere i u Varaždinskoj županiji koja nema nikakve veze. Ali ciljano se mijenjalo upravo iz razloga da se smijene ljudi koji su već nekih 10, 15 godina na tim pozicijama. To je jedno. Drugo, postavili ste pitanje tko će ići raditi. Slažem se da je to pitanje koje je ne samo pred ministrom uprave, nego pred svima nama. Način kako to riješiti a to je ono što je bilo i naznačeno i na odboru danas i ministar je najavio. Znači radi se priprema za jednu hajmo reći opsežniju strateški pristup malo kvalitetniji i da se krene konačno u reformu prvenstveno javne uprave kao takve. To je ogroman proces. Znači treba krenuti od lokala pa do vrha ili obrnuto, kako god krenuli naprosto da su ljudi. Ukoliko rade kvalitetno svoj posao, ukoliko su ocjenjivani što bi po zakonu trebali imati tu mogućnost čemu ga onda mijenjati ukoliko ima vrlo dobar, odličan ocjene i onda da ga se mijenja. Koliko će se to moći riješiti zakonom ja vjerujem da da, ali to je ono što nam slijedi. Uvaženi kolega slažem se sa vašom raspravom. Uglavnom želim samo istaknuti ovaj odnos o čemu ste govorili, odnos čelnika jedinice lokalne, odnosno područne uprave i predstavničkog tijela. Na žalost sramno je ovaj zakon nazvan lex šerif kao neki predmet ismijavanja kao da ti naši čelnici nisu izabrani voljom građana posebno sad kad ih biramo neposredno. Znači onda mi volju građana ismijavamo na ovaj način. Ja osobno mislim da bi predstavničko tijelo trebalo više biti korektiv i ovaj drugi dio već kad ste govorili o amandmanima. Pa ne može predstavničko tijelo svaki čelnik u svojoj kampanji izišao sa konkretnim programom, sa konkretnim aktivnostima. Kako će on realizirati projekte koje je ponudio? I drugo možda što u ovom zakonu nije navedeno, a isto mislim da bi trebalo regulirati a to je. Ono vi dolazite na brod sa gotovom posadom. Kad dolazite kao izabrani gradonačelnik, načelnik, župan sa pročelnicima koji možda ne odgovaraju vašoj viziji ili neće moći ispuniti vizije, aktivnosti, programe koje ste vi ponudili u svom predizbornom programu. Tako da mislim da bi i ti pročelnici naši trebali biti isto kao i ministri, da vi dolazite sa ekipom i odlazite sa ekipom. Jer to je postalo radno mjesto i sad onda vi morate mijenjati sistematizaciju, izmišljat kojekakve gluposti u suradnji sa, morate dolazit na predstavničko tijelo i sa predstavničkim tijelom to je sad koalicija nekakva, pa onda to se pretvara u trgovinu. Tako da mislim da bi i tu trebalo čelniku koji je izabran neposredno kao što ga biramo dat mu i tu slobodu i mogućnost da on dolazi sa svojim timom i da ne treba izmišljat i radit one igre oko promjena sistematizacija da bi doveli nekoga u svoj tim. Naime, meni je razumljivo i ja podržavam nacionalnu razinu da ministar dovede svoj tim ljudi, međutim smatram da onaj dio javne uprave da li su to, da li je to do razine načelnika sektora, da li su to pročelnici u županiji ili nešto niža kategorija ili u gradu ipak bi trebala postojati jedna konstanta naprosto iz razloga kontinuiteta, naprosto iz razloga kontinuiteta poznavanja i prvenstveno mislim da je krajnji cilj i interes svih profesionalizirati javnu upravu. To ne znači da ljudi koji rade u javnoj upravi neovisno o kojoj razini ne trebaju biti ili ne smiju biti članovi nekih stranaka političkih. Znači postoje ocjenjivanja službenika, namještenika ukoliko radi kvalitetno, ali ja vjerujem da velika većina radi koji rade. Mislim da tu ne bi trebalo možda do te razine na takav način ići. A jednako tako trebalo bi, znači ima i čelnik lokalne samouprave mogućnost kroz ocjenjivanje da izrazi da li je zadovoljan ili nije zadovoljan sa nekim. A što se tiče ovog naziva lex šerifi, pa naime to najviše govori o onima koji to upotrebljavaju i koji to govore. Uglavnom su to ljudi koji ili su se okušali na lokalnoj razini pa nisu uspjeli ili oni koji smatraju da su pozvani nadriteoretičari koji misle da znaju sve. Hvala. Sljedeći klub zastupnika je onaj GLAS-a i HSU-a u ime kojega će govorit poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo pred nama je u drugom čitanju izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Ja uvijek kad govorim o nekom zakonu ili nekoj temi probam naći jedan afirmativni dio pa tako krenem, onda kažem ali. Dakle, ja uvijek cijenim kad je ministar tu i ministar je bio tu i prikazao zakon iz jednostavnog razloga s tim ministar pokazuje da mu je stalo do materijala kojeg radi, jednako tako uvažava i saborske zastupnike da čuje što imaju reći. Ovaj zakon je bio pred otprilike dva tjedna u prvom čitanju i evo pokazalo se kako možemo i dva čitanja odraditi u relativno kratkom vremenu. Ja pretpostavljam da i datum koji je u godini je vezan uz to, jer evo neki proračuni su već doneseni. Danas je proračun za Zagrebačku županiju, odnosno Zagrebačka županija je otkazala svoju skupštinu pa očito će čekati da ovaj zakon bude donesen jer će očito ima razloga. Gradska skupština grada Zagreba sutra ima proračun, no međutim Gradska skupština grada Zagreba za razliku od svih drugih ima proračun u dva čitanja, pa će sutra biti prvo čitanje, 21. prosinca će biti drugo čitanje. Zaista u raspravi kad smo razgovarali o ovom zakonu mi smo ga zvali lex šerif, zvali smo ga i lex Bandić. Ja ono što sam duboko uvjerena da ovaj zakon nije trebalo donositi, i on nije bio potreban gospodinu Bandiću koji se toliko puta spomenuo u ovoj sabornici iz jednostavnog razloga što je on kroz svoj način upravljanja pokazao da kad je riječ o proračunu da se on uvijek može dogovoriti i pogotovo da kad je proračun u ono božićno doba pa je on vrlo široke doba i sve amandmane koji jesu, on prihvati, ugradi a onda će već biti što će biti, dakle, to nije trebalo zbog toga donositi. Ja sam postavila i na odboru pitanje i sebi cijelo vrijeme postavljam pitanje zašto? Ako dobijem nekakav pristojan odgovor na to zašto se ide u jednu izmjenu zakona, zašto se nešto čini, ja se s tim ne moram složiti, mogu misliti da je to na određeni način krivo ali prihvaćam daj netko tako odlučio. Ja još uvijek ne razumijem zašto. Razumijem samo zato što se može, pa se pokaže možemo i to, to je razlog zašto. Dakle, imali smo jedan model, dal' je on najidealniji, to možemo raspravljati. Dal' je moglo biti bolji, to je isto tema rasprave. Ali smo imali jedan model koji je funkcionirao, model u kojem smo znali što i kako se radi i sad smo odlučili taj model jednim drugim modelom prelinkati i razlog za to nam je bila stabilnost. Znate, najveća stabilnost je u autokraciji, tamo je apsolutna…

Ja nemam nikakav problem da preostalih 11 minuta svoje rasprave, napravim u trenutku kad će to biti prihvatljivo, prema tome da mislim da apsolutno ja nemam ništa protiv stanke. Slažem se, evo ga onda zahvaljujem vam na razumijevanju.